A myslím si a předpokládám, že pan ministr vnitra mě poslouchal velmi bedlivě, když já jsem hovořila o tom, že neříkám, že to bylo dobře, nebo špatně, ale že to říkám jako příklad těch občanů, jak to v tom Karlovarském kraji vnímali.

A znovu zdůrazňuji a podotýkali, že se to dalo vyřešit jiným způsobem.

Na tom posledním zastupitelstvu, které bylo velmi emocionální, aniž bych to tušila, tak mi zastupitelé navrhli tuto odměnu spolu s cenou města Horního Slavkova.

To bych vám jenom chtěla říct, protože se tím i ministerstvo zabývalo.

Takže proto se také udělal ten krok, že dneska mají nárok starostové ne na dvanáct odměn, ale na čtrnáct odměn a ty dvě musí schválit zastupitelstvo, ale nemusí tam v uvozovkách uvádět přesně ten důvod.

Děkuji za slovo. Já jsem taky rozpačitý z toho vašeho projevu. Ale neunikla mi jedna podstatná věc. Vy jste dalším z řečníků hnutí STAN, kteří schvalovali v podstatě to, co udělal pan Polčák. Vy schvalujete byznys mezi politikou a byznysem, vy schvalujete souběh těchto dvou funkcí, vám nepřijde, že je na tom něco špatně, že někdo lobbuje za zákony a pak si za to fakturuje milionové částky.

Ale prostě schvalovat věc, kterou já považuji za obrovský úpadek politické kultury až na hranu zákona, možná za hranu zákona, je podle mě veřejná katastrofa.

Prosím, máte slovo.

Akorát jsme řekli, že tady byla jakoby těžká hranice, kde je vlastně ta advokátní služba a kde je to politika.